Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dobře, takže já vyhlašuji přestávku na poradu klubu hnutí ANO jednu hodinu. S přednostním právem, pane místopředsedo. Já se připojuji k tomu, co tady zaznělo z úst mých předřečníků. A i když vidím ty další body, které máme dneska na programu, tak bohužel, jak se změnil program dneska ráno, celá řada zpravodajů nepočítala s tím, že by tady měla být.

Nepřijde mi to fakt normální.